Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Romana Sklenáka, že bychom dnes projednávali zákony i po 19. hodině.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tentokrát návrh byl přijat.

A nyní tedy budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze ve znění pozměňovacích návrhů.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

A to, co vám chci zásadně sdělit, že se dneska klub TOP 09 zdrží podpory programu, který si zřejmě koaliční strana prohlasuje. Děkuji. Ještě pan předseda Kalousek? Můžeme tedy hlasovat o programu schůze.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh programu byl přijat.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, promiňte, že budu chvilku zdržovat, ale poučen starým pravidlem, že stokrát lež se stane pravdou, pokud se někdo rychle neohradí, chtěl bych se teď před vámi přede všemi zastat předsedy naší komise, komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu odposlechů, Daniela Korteho.

Příběh spočívá v tom, že pan předseda Korte jako předseda komise pro kontrolu odposlechů konstatoval na tiskové konferenci holý fakt, že ministr financí při provádění odposlechů porušuje zákon. Odposlechy fyzických osob jsou velmi citlivá věc zasahující do osobní integrity každého občana, proto jsou podrobeny velmi důkladné kontrole, i kontrole parlamentní. Tu kontrolu parlamentní musí plnit Ministerstvo vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů i ministr financí, neboť i Celní správa je za určitých okolností vybavena pravomocí odposlouchávat.

Zatímco Generální inspekce bezpečnostních sborů tak činí, ministr vnitra tak činí v řádných termínech, ministr financí tak nečiní. Někteří z nás mají dokonce pádný důvod se domnívat, že tak nečiní zcela úmyslně. Když pan poslanec Korte dnes řekl ten holý fakt, ke kterému je námi všemi zmocněn, protože on má provádět tu kontrolu, že ministr financí porušuje zákon, neboť k dnešnímu dni nedoobdržel žádnou zprávu za celé období pana ministra, ač zákon ukládá panu ministrovi tuto povinnost dvakrát ročně, pan ministr reagoval klasickým způsobem: